Já tomu rozumím.

Ta zůstává na tom vlastníkovi. Co to má za smysl? Kromě toho, že někdo zákonem hledá zakázkovou činnost pro vlastní firmy. Nic jiného v tom návrhu zákona podle mého názoru není. O tomhle budeme rozhodovat. My jsme proti. A pokud ty súsky jsou tak dobré, a mnohé z nich dobré jsou, to je třeba říct, tak tu soutěž vyhrají. A co jako? No nic se nestane. Ti asi nebudou křičet, že ten zákon potřebují, protože nemají tu ovládající osobu, která má většinu. Je to jeden z příkladů zbytečného zákona, který řeší absolutně dílčí problém. Kdo by z majitelů nechtěl mít, a je jedno, jestli veřejnoprávních, nebo privátních, zabezpečenou zakázkovou činnost zákonem? Každý! To je legitimní snaha. Ale myslím si, že bychom této snaze neměli vyhovět. A to je celé. Přečtěte si důvodovou zprávu. Fakt není dlouhá. Nic jiného tam není. Takže pokud to zamítneme, vrátíme se k tomu prvnímu bodu, a já myslím, že si to zaslouží širší politickou debatu a širší politickou shodu o tom do budoucnosti, které komunikace si má nechat stát. Ty ostatní pak se bavme, kolik stojí reálná údržba se vším všudy. A pak logicky vlastník bude mít plnou zodpovědnost za stav těch komunikací. Pokud bychom tento návrh zákona schválili, kdo bude mít odpovědnost za zpackanou opravu? Jak ji ten stát může vymáhat, když se toho vzdá? Kdo určí ten rozsah? Nemyslím si opravdu, že je to rozumný nápad. A to není ani politické stanovisko.

A klidně mohou vyhrávat krajské firmy, když dají nejlepší nabídku, na tom není nic špatného. Tenhle zákon můžete s klidným svědomím hlasovat pro zamítnutí. K ničemu jinému než to, že někomu to dává právo vybrat si byznys bez soutěže, k ničemu jinému ten návrh zákona není. Dalším řádně přihlášeným... ale před ním ještě s přednostním právem pan předseda Sklenák. Prosím. Děkuji za slovo. Dobré odpoledne, kolegyně a kolegové. Dovolte, abych zareagoval na věty pana předsedy Stanjury.

V podstatě nahrazuje se stávající text odst. 3 novým textem odst. Ale chtěli jsme nově koncipovat celý ten odstavec.

My jsme to právě napsali tak, aby ty súsky, pokud se tedy takto bavíme, mohly vykonávat údržbu, nikoli tu správu. A druhá věc, co chci podotknout, tam je možnost vlastníka komunikace pověřit touto dílčí činností ten kraj. Možnost! Ne povinnost. To neznamená, že pokud schválíme tento zákon, tak automaticky budou organizace zřízené krajem vykonávat údržbu. Ale dovedeme si přece všichni představit situace, kdy to bude hospodárné, efektivní a kdy to ŘSD nazná, že je případ, kdy by bylo vhodné pověřit tuto organizaci údržbou těch silnic. Takže o tom je ten zákon. S přednostním právem pan předseda Stanjura.

Co tam ještě zůstane kromě toho, když vy říkáte, že správu ne, tu si nechá stát, ale je tam výslovně věta, že za správu, což v očích daňového poplatníka správně znamená, že zodpovídá stát za stav té komunikace, a je mu jedno, jestli je nějaká dílčí smlouva. Já souhlasím, že je to možnost, ne povinnost. Ale i ta možnost je špatně. Proč to není vládní návrh? Fakt si to myslím. Taky podáváme poslanecké návrhy zákona. To já plně respektuji.

Bavíme se o silnicích první třídy. Já jsem to úplně z vašeho vystoupení nepochopil.

Ale to, co jste popsal, je realita, jak by ten zákon byl naplňován. Děkuji. Faktická poznámka. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, kolegové, nejsem předkladatel, ale když jsem si tento návrh zákona prohlédl, tak jsem pochopil jednu věc. A je to možná i částečně odpověď na otázky pana kolegy Stanjury. Kraje se dostaly z hlediska svých organizací správ údržby silnic do velmi problematické situace, protože do předchozí novely zákona č. 13 prováděly letní a zimní údržbu silnic první třídy. Mají svoje kapacity, ať už technologické, nebo personální. A novela zákona č. 13 předchozí nastavila parametr tak, že smlouvu je možno uzavřít z hlediska prvních tříd a těch dalších vyjmenovaných jen a pouze na kompletní správu. Nehovořilo se tam o tom, že je možné uzavřít smlouvy na dílčí činnost, jako je letní a zimní údržba těchto silnic. Kraje propadly panice a žádaly svým způsobem o narovnání stavu, tak jak probíhal v současné době. Kolegové poslanci, jsem přesvědčen, to uchopili tak, aby tento požadavek naplnili. Myslím si, že není nic špatného, když je tady řečeno, že z celkové správy se nevyjímají opravy a údržba, pouze letní a zimní údržba. Tak je to v tom zákoně pojmenováno. Tak i zní částečně, když už ne dokonale, důvodová zpráva. A návrh, který tady říkal pan kolega Stanjura, nemá šanci být reálně v čase projednán. A kdyby to byl vládní návrh, jak na to já nahlížím ze svých zkušeností, tak to bychom se o výsledku bavili tak za dva roky. Děkuji za pozornost. Další faktickou poznámku má pan předseda Stanjura, po něm pan poslanec Kořenek. Tak pro pana poslance Šidla vaším předsednictvím. Vůbec nic.

A taky měly kapacity, taky měly stroje, taky měly lidi a najednou měly o kus práce méně. Ale to je realita, vlastník rozhoduje.